Já jsem si připravil pár věcí, abych dokázal, že nejsme žádná vládní záloha jako SPD, ale hlasujeme s každým, kdo hlasuje podle našeho volebního programu pro dobro lidí. A já vám můžu třeba říct, že s ODS jsme hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. Lidem zůstalo víc peněz v peněženkách. S ODS jsme hlasovali pro zařazení kompenzačního zákona, aby lidé v koronaviru, firmy, živnostníci, dostali víc peněz.

A teď se to v té pandemické krizi prokázalo, kdy Nejvyšší kontrolní úřad přišel s výsledky, o kterých jsme tady dnes hovořili a které jsou minimálně na rezignaci vlády.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen velice krátce zareaguji, prostřednictvím pana předsedajícího, na komentář pana poslance Feriho o pandemickém zákoně. Jenom si připomeňme, že v době, kdy jsme se o tom bavili, to znamená v polovině února, to opravdu tak bylo. Bohužel, situace se následně poměrně dramaticky změnila. Museli jsme napřed uzavřít některé okresy a potom bohužel všechny.

Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Děkuji za slovo.

Hejtmani dělají svoji práci skvěle, mám potřebu se jich zastat, a nejenom našich, kteří jsou z ODS. Připomínám, že jsme součástí 13 krajských rad. Skvělý výsledek krajských voleb! O 13 víc, než bych si představoval, ale i tak dobrý výsledek! I Ústavní soud konstatoval, že žádost hejtmanů byla naprosto správně podle zákona. Přečtěte si rozhodnutí, respektive nález Ústavního soudu. To za prvé. Jednoznačnou odpovědnost nese vláda, a ne hejtmani, kteří velmi často napravují nedostatky, které vláda způsobí.

Naši hejtmani je postavili a ukázalo se, že to je správně.

Myslím, že to je chyba.

To byl poslední přihlášený...

A zaznělo tady co?

A co nastalo? A totéž by se mohlo stát třeba i dneska. A jestli si někdo myslí, že pandemický zákon, který byl přijat, je dobrý není. My jsme nad ním strávili hodiny a hodiny, ale obratem se novelizoval. Prostě a jednoduše lžete a lžete občanům.

Máte slovo. Děkuji za slovo.